Takto předložený pozměňovací návrh je nutné považovat za zmatečný, a proto nehlasovatelný. Zaujímal stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům. Než mu dám slovo k proceduře, ptám se, jestli ještě někdo z ostatních zpravodajů. Pan poslanec Chvojka z ústavněprávního výboru či pan poslanec Bendl ze zemědělského výboru má zájem o závěrečné slovo? Nemají. Pan ministr také nemá o závěrečné slovo zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko.

Jsou to návrhy přijaté hospodářským výborem. Jde o úpravy textu vládního návrhu zákona, konkrétně § 11, a upravuje podmínky poskytování informací prodávajícím, § 20p součinnost s Českou obchodní inspekcí, a § 20u, taktéž Česká obchodní inspekce.

Jde o povinnosti související s konáním organizovaných akcí. Budeli tento pozměňovací návrh schválen, potom není hlasovatelný bod A4.